Děkuji za slovo. Já bych si dovolil předložit návrh pouze technické úpravy, který je v bloku Pirátů a Starostů a je motivován praktickými důvody a změnami v postech vedení Poslanecké sněmovny, a to tak, že nový návrh by se odlišoval tím, že na místech, která přečtu, by seděli jiní kolegové.

Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud tomu tak není, končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo? Nehlásí.

Jestli jsme všichni rozuměli tomuto návrhu, nechám o něm hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?